Takže ještě jednou. Kdo souhlasí s navrženým usnesením?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. K přijetí tohoto usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu nejméně 101 poslanců.